Vracíme se do bodu, který byl přerušen, to znamená usnesení, které bylo v rozpravě k bodu číslo 95. Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych poděkoval aparátu Poslanecké sněmovny, že promptně připravil návrhy usnesení.

Ano, děkuji. Děkuji a prosím klub KSČM, aby se teď hned dostavil do prostor klubu.